A potom druhá věc. Pokud máme státní správu a vedle toho samosprávu, tak jsou dva směry, kterými se stavební řízení může ubírat. Jeden směr je převést to jenom pod státní správu.

Děkuji. Pan poslanec Kupka s faktickou poznámkou, v tuto chvíli poslední.

Kamkoli se podíváte na fungování úřadu, tak tohle platí s naprostou přesností. Čím větší úřad, tím větší problémy, tím větší vzdálenost od lidí a od věcného řešení problémů, a naopak převládá formalismus se vším všudy. Připraví se pan poslanec Grospič.

Musím říct, že...

Cítíme to všichni.

Oni prostě musejí naplňovat literu zákona, ať chtějí, nebo nechtějí.

Nebudu. Od roku 2002 aktivně s přestávkou jako politik Parlamentu České republiky.

A pak jsem slyšel, že je potřeba redukovat státní byrokracii. A teď neútočím na nikoho. Co se z toho stalo? Ta situace se násobně zhoršila.

A to přece nechceme. Budujeme tady právní stát. Takže je jasné, že všichni víme, že ten stav je špatně. Je špatně. A naše obavy jsou teď v tuto chvíli jenom proto, aby to nebylo ještě horší.

Já si myslím, že to takhle není. Samozřejmě musím říct, že já chci změnu. Chci změnu. A když se má pospíchat, tak pomalu.

Ze začátku mi ministři a ministryně odpovídali, že ano.

Byrokracie.

Ale problém je ten, a já to vidím tak, že je potřeba si říct, že se vracíme k debatě, která tady naposled na tomto prostoru proběhla ve Sněmovně v roce 2000, resp. před rokem 2000, kdy nám vznikaly nové kraje. A tehdy tady byla opravdu velká debata o tom, zda má Česká republika nadále historicky používat ten smíšený model veřejné správy, či nikoli. To prostě tak bylo v té době. Nakonec zvítězily tradice.

A u nás prostě zůstal smíšený model. A mě fakt strašně rozčiluje, když někdo říká, že ty samosprávy jsou strašné, že to nezvládnou. Ten stavební úřad vykonává přece službu pro stát i v tom smíšeném modelu.